Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami.

Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 12. dubna tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslance Michala Zunu. Má někdo jiný návrh?

Ještě jednou připomínám, že jsem vás všechny odhlásila, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Nyní budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.